To jsou v kostce asi nejdůležitější změny, které by předkládaný návrh přinesl. Jsem přesvědčen, že jsou to změny, které nezbytně potřebujeme. Musím vás ujistit, že dnešní stav znalecké činnosti je skutečně bolavou patou naší justice, kdy mnoho řízení se nám protahuje donekonečna předkládáním zcela protichůdných posudků z různých stran. Soudce, který nemá odborné znalosti, právě proto si jmenuje znalce, potom vlastně je odkázán na to, aby někde na konci si hodil kostkou, protože tam má čtyři posudky a pět názorů v nich a vůbec netuší, jak rozhodnout.

Samozřejmě stále jsou tam nějaké body k diskusi. Prosím tedy, aby byl tento zákon propuštěn dále do legislativního procesu.

Milé kolegyně, milí kolegové, bylo tady řečeno to podstatné. Dovolím si jenom to doplnit ve vztahu k tomu prvnímu z projednávaného balíku zákonů, které se týkají výrazného zlepšení a změny ve výkonu znalecké činnosti, tlumočnické činnosti, dokonce u toho druhého zákona, ještě doplním informaci pana ministra, se podařilo i definovat a zpřesnit a rozdělit tlumočníky a překladatele. Takže to jenom na takovém příkladě je zřejmé, že tento zákon má ambici položit kvalitnější základy těchto odborných činností, které nejsou zastupitelné v některých kauzách jak civilních, tak trestních u soudů, nebo pro spravedlivé, nestranné a objektivní posouzení případů, které soudy řeší.

Takže si troufnu říci, že kdybych byla v pozici ministryně spravedlnosti, tak se potýkám s úplně stejnými problémy jako můj nástupce a byla bych asi dneska šťastná, že tady konečně leží návrh nového zákona, který kompromisně vyřešil tuto situaci a samozřejmě nikoli úplně na jedničku, řekněme na dvojku.

Ty podmínky ale nejsou stanovené benevolentně, takže si myslím, že ne všichni noví zájemci budou úspěšní.

Tam bylo několik variant.

Takže toto je jediná oblast, nebo není jediná, ale viditelně jedna z těch hlavních oblastí, kdy ještě není úplně poslední slovo řečeno. V návrhu zákona tedy zůstává, že rozdělení dohledové a kontrolní činnosti mezi Ministerstvem spravedlnosti a předsedy krajských soudů, přičemž krajské soudy se ozývají a říkají, my tuto rozsáhlejší agendu ještě navíc v kombinaci s přestupkovým řízením, které bychom měly vést, nechceme, protože z nás děláte více správní orgán než soudní, a ať to dělá Ministerstvo v rámci jednotného dohledu a kontroly.

Bylo by optimální, kdyby Ministerstvo spravedlnosti mohlo tu kontrolu a dohled vykonávat samo. Ale protože si nedělám iluze, že se krajské soudy vzdají svých tabulkových míst, která mají přidělená, ve prospěch Ministerstva spravedlnosti, aby tam mohl vzniknout dostatečně početně a kvalitně vybavený aparát, který by zvládl tuhle agendu, protože když řeknu A, tak musím říct i B, to znamená ano, já to nechci dělat, ale jsou tady tabulková místa, která potom musím odevzdat resortu spravedlnosti, tak si myslím, že pokud budeme rozumně hledat určitý kompromis, tak ho najdeme a rozdělení mezi Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy může zůstat. To už je spíše potom na podrobnou debatu v ústavněprávním výboru. Nemyslím si, že tak jak se předkládá teď ten návrh zákona, zůstane beze změny. Další takovou kontroverzní tematikou je jistě ten nový institut znalecké kanceláře. Budou se ozývat velké znalecké ústavy velkých firem, které samozřejmě nebudou mít zájem na tom takzvaně spadnout do znaleckých kanceláří, budou chtít být v těch prestižních a i takto veřejností vnímaných znaleckých ústavech a bude záležet na tom, do jaké míry se jejich argumenty necháme, či nenecháme ovlivnit. Znalec fyzická osoba, znalecká kancelář právnická osoba. Ale fakt je, že v některých oblastech ty fakulty, polikliniky, univerzity nebudou mít bezezbytku pro tyto obory činnosti své znalce.